Já vám děkuji, pane ministře. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 372/1 až 4.

Děkuji, pane předsedající.

Já vám také děkuji, pane zpravodaji. I v tomto případě poprosím zpravodaje hospodářského výboru, poslance Libora Turka, aby i on nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Já si také dovoluji z hlediska stručnosti nečíst usnesení hospodářského výboru k tomuto sněmovnímu tisku. Děkuji vám.